Děkuji za jasnou odpověď. Já také děkuji. Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo.

Jakým způsobem Finanční správa vypořádala tyto dokumenty z Německa. Děkuji a nyní paní ministryně.

Zpracovatelé vycházejí z překladu provedeného novináři a zveřejněného na internetu. To je slovíčkaření.

A je to věc Finanční správy. A tyto věci, na které jste se mě ptala, to jsou věci, které Finanční správa šetřila.

Takže já jediné, co vím, že Finanční správa sama uvedla, že podnět obdržela, že se tím zabývala, a já mohu se zodpovědností říct po 25 letech ve Finanční správě, a budu se jich vždycky v tomto směru zastávat, že Finanční správa a její úředníci jednají pod heslem padni komu padni.

Úplně jedno. A na váš dotaz, pane předsedo Michálku je to vlastně obdobné. Tam je o tom nějaká stopa.

On tam teče a tam ho ani nemůže nikdo zastavit a prostě zamést pod koberec. To z logiky té věci, toho, jak to funguje, prostě není možné. A ještě jsem tu říkala posledně jednu věc, že Ministerstvo financí má určité kompetence. Ono nemůže vstoupit do toho živého řízení.

Děkuji.

Děkuji za slovo. Já si také myslím, že by měla Finanční správa, všechny úřady přistupovat v této zemi ke každému subjektu úplně stejně bez ohledu na to, kdo jej vlastní, a proto je tady vítáme.

Děkuji. Pan poslanec. Děkuji za slovo.

Děkuji.